A výsledek?

Musím říci, že když se podívám na strukturu těch výdajů, tak tomu není v podstatě co vytknout až na některé věci typu, že není zcela jasné, na co půjdou některé položky, a nejsou tam přesně vyspecifikovány. Ale dobře, je potřeba pomoci a tyto výdaje chápu. Co ale nemůžeme pochopit a s čím jsme nesouhlasili a nesouhlasíme, je onen výpadek příjmů, které vláda způsobila nezodpovědným rozhodnutím ve výši 100 miliard korun. Paní ministryně zde neustále opakuje, že opozice nemyslí na lidi. Ale to není pravda.

Já vám také děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, projednáváme novelu státního rozpočtu na rok 2021.

Zahrnula zhruba 100 miliard korun právě z tohoto daňového balíčku, který jsme schválili v prosinci loňského roku, a k tomu přidala položky, které dle mého názoru a názoru sociální demokracie jsou nezbytné pro fungování státu v letošním roce a hlavně v tomto čase.

Nechci vás zatěžovat, protože jistě máte tento pozměňovací návrh načtený. Tak to jsou věci, které opravdu dle mého názoru jsou důležité, dokonce budu tvrdit, že jsou nutné.

A proto veškeré omezování firem, veškeré omezování obchodů a fungování ekonomiky České republiky je natolik omezeno, že opravdu může dojít k tomu, že deficit státního rozpočtu České republiky budeme muset ještě zvýšit a že se o něm budeme bavit ještě před prázdninami.

A jestli se nezamyslíme, kde snížit případné výdaje státu, jestli se nezamyslíme, jaké udělat nové daně, a zde stále budu zdůrazňovat, že je stále na stole digitální daň, stále je na stole bankovní daň, to znamená daně, které nějakým způsobem mohou pomoci rozpočtu a té ekonomické situaci, ve které se nacházíme. Veřejné rozpočty nejsou jednoduchá věc a stejně tak jako my se s nimi tady potýkáme, tak se s nimi potýkají obce, města a kraje České republiky. Na to nesmíme zapomenout, protože ty jsou také nejblíže občanům České republiky. A v případě, že budou mít nedostatek peněz, budou buď zdražovat služby, anebo budou tyto služby omezovat. A myslím si, že nikdo z nás, a teď jestli je to levice, nebo pravice, nechce, abychom ještě snížili komfort občanů České republiky kromě toho, co dnes všichni zažívají.

Chci upozornit, paní ministryně, na jednu věc, a to na váš příslib, který jste mi dala na rozpočtovém výboru, kdy jsem vás žádal, aby finanční prostředky, které budeme schvalovat, aby z nich byla v co nejkratším termínu uvolněna finanční podpora na odměny zdravotníků v České republice. Těch, kteří jsou v první linii, těch, kteří chrání životy občanů této země. Já jsem bytostně přesvědčen o tom, že si to zaslouží, protože ta práce není jenom fyzicky, ale hlavně psychicky namáhavá a aspoň tímhle gestem, a zdůrazňuji, malým gestem, bychom mohli vyjádřit dík právě těmto lidem, kteří se dneska tak silně obětují pro nás pro všechny. Sociální demokracie by nepodpořila novelu, kdyby tam bylo jenom 100 miliard na vyřešení problému, který jste prohlasovali, hnutí ANO s Občanskou demokratickou stranou, v prosinci loňského roku.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo.

A znamená to tedy, pokud by kompenzační bonus, protože ho můžete prodloužit, to kompenzační, nařízením vlády, jakým způsobem by to bylo ve vazbě právě ke státnímu rozpočtu a jestli tam máte připravenu nějakou rezervu, anebo by byla nutná opět novela státního rozpočtu. Tak já vám také děkuji. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Je zájem o závěrečná slova paní ministryně?